Ano, je to debata, která se vede dlouhou dobu, skoro bych řekla od roku 2005, jenom co si já pamatuji, nicméně co je podstatné, tak princip jeden dlužník, jeden exekutor, koncentrace řízení a místní příslušnost jsou věci, které jsou v programovém prohlášení této vlády. Proto debata na půdě Sněmovny, jakým způsobem se k tomu postavit a co získá většinu, je absolutně legitimní, není to žádná objednávka Exekutorské komory. A třetí poznámka.

Ne že se nemají dluhy platit, ale že je správně, pokud věřitel a dlužník, povinný, jsou vůči soudnímu exekutorovi nebo soudu v rovném postavení.

Tolik několik poznámek. Děkuji. Pan poslanec Jan Čižinský s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Pan poslanec František Navrkal, připraví se pan poslanec Blažek. Stále jsme ve faktických poznámkách. Prosím, máte slovo. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Děkuji. Pan poslanec Pavel Blažek, poté pan poslanec Kolařík. Prosím, máte slovo. Pan kolega Navrkal provedl propagandu a věřím tomu, že bude určitě u spousty voličů úspěšná.

Tak si to řekněme.

Nebude.

Já to nechápu. Děkuji. Pan poslanec Lukáš Kolářík, připraví se pan poslanec Nacher, faktické poznámky stále probíhají. Prosím, máte slovo.

To si rozhodně nemyslím.

Já si to nemyslím.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěl říct, tady padá: dluhy se mají platit a vzniká z toho zkratka, že vztah mezi povinným a oprávněným, že jsou to nezaplacené dluhy z nějakých půjček.

A druhá věc: ano, máte pravdu, kolegové.

Já jsem tady o tom v jednom projevu už mluvil a nechtěl jsem to opakovat, ale je tady nemalá skupina lidí, která také může být nepřímo tím poškozena, a to jsou dlužníci, kteří poctivě splácí.